Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Jenom bych si chtěl dovolit vyjádřit určitou pochybnost, protože se zde ustálila praxe vydávání obecně závazných předpisů územně samosprávných celků v různých intencích, a rozumím té potřebě nebo snaze udělat souhrnný registr, kde by byly tyto předpisy dostupné, kde by byly dostupné centrálně, zpřístupněny všem, a že je to i určitý závěr, s kterým argumentuje Ústavní soud. Chtěl bych tady říci, že úplně možná relevantní nejsou ty závěry Ministerstva vnitra, kde se hovoří o chybovosti ve vztahu k počtu kontrol prováděných u těchto obecně závazných předpisů, protože také jsou tady věci, které jsou napadány třeba Nejvyšším správním soudem. Ale co si myslím, že úplně v obraze není, ta cenová kalkulace, která hovoří o částce, tuším, 25 milionů, že bude sloužit k zřízení tohoto registru a bude zcela postačovat. Já si myslím, že to bude problém daleko širší a že tam není úplně ošetřen ten dosah, který se bude týkat jednotlivých územně samosprávných celků, ať už jsou to obce, nebo kraje Tak na toto jsem chtěl upozornit. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již bylo řečeno, cílem novely je zpřehlednit zveřejňování obecně závazných vyhlášek tím, že by nově byly zveřejněny v elektronické sbírce. Obce nyní svoje právní předpisy vyhlašují zveřejněním na úřední desce obcí či krajů. Obecně s tímto záměrem souhlasíme, často to zpřehlední právě vydané vyhlášky. Nicméně nelze souhlasit s podmínkou, že vyhlášky, které nebudou v této sbírce publikovány, nebudou platné. Také nelze souhlasit, že již nyní účinné vyhlášky bude nutné dodatečně v této sbírce zveřejnit, a to s podmínkou, že pokud se tomu tak nestane, pozbudou platnosti. Toto se jeví jako nepřiměřený zásah do ústavně zaručených práv na samosprávu obcí a krajů. S cílem návrhu zákona lze souhlasit, ale ne za podmínek v něm stanovených. Navíc by bylo dobré nejdříve zveřejňování právních předpisů samospráv v této sbírce vyzkoušet, a až poté zavádět striktní povinnost pod hrozbou neplatnosti. V tuto chvíli není jasné, zda a jak vůbec tato elektronická sbírka bude fungovat a kolik bude stát.

Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ano, vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den.

Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 71, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro: Kdo je proti? Děkuji vám.

Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. V tom případě mohu konstatovat, že jsme projednali prvé čtení.